Dále budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Ani tento návrh nebyl přijat. Stálá komise pro Ústavu byla navržena. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Také s tímto návrhem se vyrovnáme hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh na prodloužení lhůty jsme schválili. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.